Číslo 57 a poslanecký návrh pana polance Volného.

Stanovisko navrhovatele?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Číslo 60 poslanci Šimek, Výborný. Pardon, hlásí se paní předsedkyně k hlasování.